V průvodním dopisu se píše: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové platformy Rekonstrukce státu si vám dovolují v příloze zaslat vyjádření k navrhované novele služebního zákona ve znění schváleném ústavněprávním výborem. Jsme si vědomi potřeby přijetí služebního zákona v souvislosti se závazky vůči Evropské unii, na druhou stranu kvůli nestandardnímu legislativnímu procesu prosím, opakuji: nestandardnímu legislativnímu procesu, čili není to něco, co by si vymýšlela zlá a nepřátelská opozice kvůli nestandardnímu legislativnímu procesu hrozí, že zákon bude nutné brzy novelizovat. Pracovní skupina Rekonstrukce státu hodnotí tento návrh vzhledem k uvedenému neutrálně a poukazuje na potřebu jeho následného dopracování.

Tak tady to stanovisko bylo za Rekonstrukci státu poměrně jednoznačné a bylo podepsáno mimo jiné již citovaným Davidem Ondráčkou: Rekonstrukce státu porovnala návrh komplexního pozměňovacího návrhu novely služebního zákona s parametry v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Komentář návrhu byl podkladem také pro kulatý stůl za účasti oponentů se zkušenostmi z veřejné správy a členů pracovní skupiny Rekonstrukce státu, který přispěl ke zformulování hodnocení pozměňovacího návrhu. Pracovní skupina státu ve shodě s oponenty došla k závěru, že návrh zákona v předložené podobě nemůže zajistit profesionalizaci státní správy. Tedy ten stav, o kterém já jsem říkal ve středu na začátku tohoto vystoupení, že ho pokládám za ještě podstatně důležitější než odpolitizování státní správy.

Dál pokračuji v citátu z toho stanoviska Rekonstrukce státu: Návrh bohužel neodpovídá řadě parametrů a principů obsažených v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu tak, jak podrobně zdůvodňujeme níže, zejména pokud jde o stabilitu a otevřenost státní správy. Další část zásadních parametrů, jako je například právní úprava whistleblowingu, nelze hodnotit, neboť mají být upraveny až podzákonným předpisem, což považujeme za nevhodné a neodůvodněné i vzhledem k tomu, v jakém detailu se návrh věnuje například titulování státních úředníků či sladění pracovního a osobního života. Zásadní problém představuje otázka odměňování, s jejíž větší reformou autoři počítají až v horizontu dvou let. I kdybychom optimisticky předpokládali, že ke kvalitní novelizaci skutečně dojde, dočasný model odměňovaní snižuje finanční ohodnocení mladých lidí s vysokoškolským vzděláním, jelikož se ruší rozpětí ve stupních a je kladen důraz pouze na senioritu. Tím bude státní správa finančně ještě méně atraktivní pro mladé lidi. Zároveň návrh prakticky uzavírá vstup do státní správy zkušeným profesionálům a odborníkům z jiných sektorů.

Navíc v průběhu prvního roku mají proběhnout výběrová řízení na místa nadřízených. Vybírat se tak bude jen ze stávajících úředníků bez nového nastavení odměňování. Hrozí tak formalistická realizace těchto výběrových řízení a je ohrožena implementace zákona. Návrh rezignuje na reformu systematizace, ani nová systematizace není podložena žádným auditem agend ani obdobnou analýzou. Návrh nezajistí podmínky pro splnění deklarovaného cíle zvýšení efektivity výkonu státní správy, její stability a profesionality, spíše ji konzervuje. Rychlost přijímání zákona jde na úkor jeho kvality a dlouhodobé udržitelnosti. Je reálnou hrozbou, že zákon bude brzy novelizován. Návrh komplexní novely je připravován bez zapojení opozice.

Takto systémová a zásadní právní norma by měla projít standardním legislativním procesem včetně věcného záměru, zhodnocení dopadu regulace a vnějšího připomínkového řízení. Chybí také finanční analýza dopadů. Návrh komplexního pozměňovacího návrhu není doprovázen změnovým zákonem, který má být teprve připraven.

Řadu věcí, které ta organizace zmiňovala, bychom také diskutovali a ne ve všem bychom se shodli, ale v podstatě celý ten princip, který je tady popisován, demonstruje to, že opozice má pravdu, že prostě vyhlášení pana ministra Dienstbiera, které jsem tady citoval, že všechno je nesmysl, že opozice je podezřelá z toho, že jedná účelově, prostě není pravdou, a je to další ze sady názorů, který to dokladuje. Dámy a pánové, já se omlouvám, že hovořím tak dlouze. Není to jenom z toho důvodu, že tady chceme obstruovat, ale je to z důvodu, že prostě pokládáme tu věc za mimořádně vážnou, a také obstrukce ze strany současné opozice nejsou žádným běžně používaným nástrojem.